Děkuji za slovo.

Proto vám kladu otázku, proč vláda a Ministerstvo školství nezajistí větší počet míst na lékařských fakultách. Není důvodem nízkého počtu přijatých studentů vysoký počet zahraničních studentů, kteří studují za úhradu, na úkor počtu míst vyčleněných pro české studenty? Není v tomto případě řešením větší finanční pomoc fakultám ze strany ministerstva, aby nebyly závislé na příjmech od studentůsamoplátců ze zahraničí?

Není něco špatného v komunikaci mezi Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví, lékařskými fakultami, když na rostoucí poptávku a hrozící nedostatek lékařů není vláda schopna reagovat zvýšením počtu míst pro české studenty lékařských fakult? Děkuji za vaši případnou odpověď. Ne případnou, zcela jistou.

Prosím, paní poslankyně. Vážená paní ministryně, zaznamenala jsem postesk některých starostů ohledně institutu veřejně prospěšných prací, resp. ohledně snižujícího se počtu pracovníků, kteří pro jejich obce budou moci v rámci tohoto programu v nejbližší době pracovat. Je pravdou, že množství prostředků na platy těchto pracovníků se snižuje? Jaký je předpoklad pro příští rok? Ráda bych podotkla, že v rámci veřejně prospěšných prací se v obcích a městech skutečně vykoná mnoho veřejně prospěšného. Vážená paní ministryně, jak to s veřejně prospěšnými pracemi bude? Děkuji za odpověď. Paní poslankyně, neodcházejte nikam, neb paní ministryně není přítomna, takže vám bude odpovězeno písemně.

Vážená paní ministryně, už je to nějaký pátek, kdy jsem vás interpelovala ve věci financování sociálních služeb. V návaznosti jsem pak interpelovala i ministra financí Babiše. Z obou odpovědí jsem nabyla přesvědčení, že je na centrální úrovni problém, kterému čelí organizace poskytující sociální služby a který spočívá v pozdě přicházejících dotacích z veřejných rozpočtů, který tyto organizace musí řešit např. sháněním úvěrů, přičemž určitého zlepšení lze dosáhnout prostřednictvím kroků na krajské úrovni. O něco takového jsem se s inspirací v Karlovarském kraji pokusila ve středních Čechách a zdá se, že je to na dobré cestě. Přesto bych se ráda zeptala, zda vaše jednání s ministrem financí přece jen nepokročila a není naděje na řešení centrální, které by potíže organizací poskytujících sociální služby pomohlo zmírnit, když ne rovnou vyřešit. A tím konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání písemných interpelací.